Pan poslanec Kott, poté pan poslanec David Pražák. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je to o tom, že se ty dvě skupiny musí domluvit.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji.

Děkuji za slovo, já bych jenom na svoje předřečníky. Všichni jsme určitě řidiči, takže řídíme.

Takže proto chápu ten pozměňovací návrh paní poslankyně Ožanové, že opravdu jsou silnice, kde se to nedá udržet.

Děkuji. Přihlásil se ještě pan poslanec Hájek.

Dobrý den, pane předsedo, děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající. Já musím reagovat na předřečníka.

Nicméně teď musím zareagovat.

A to nejsou už ani účelovky.

Ale tam je pravda, že to závisí na obou dvou, že to není jenom o řidiči motorového vozidla, je to i o tom řidiči jízdního kola.

Děkuji.

Já děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Já jsem rád, že nikdo nikoho nepřejíždí, ale předjíždí.

Takže pokud bychom se bavili, tak určitě pouze o komunikacích třetí třídy.